Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr financí Zbyněk Stanjura a já ho poprosím, aby se ujal slova. Děkuji za slovo.

Návrh se týká změn ve třech zákonech. Za prvé je to novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, když se zavádí automatická výměna informací získaných od provozovatelů internetových platforem v oblasti sdílené ekonomiky, například platformy, které zprostředkovávají ubytování, prodej zboží a podobně.

Česká republika v rámci výměny informací naopak obdrží od zahraničních orgánů informace o českých prodejcích činných na zahraničních platformách. Dále se upravuje mezinárodní výměna informací při správě daní včetně takzvaných skupinových žádostí.

V návaznosti na zavedení dalších instrumentů mezinárodní spolupráce se zavádí pro kontrolu povinností nástroj doposud nevyužívaný při správě daní, a to kontrolní nákup. Zavádí se však nyní pouze pro tuto oblast, ne pro správu daní obecně. A za třetí je to novela o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, kdy se upravuje možnost mezinárodního vymáhání daňových sankcí.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Nevidím paní poslankyni v sále a podle mě je omluvena.